Nezbytné výdaje jsou selektivní podpory biopaliv, neinvestiční dotace podnikatelským subjektům, samozřejmě jenom některým, různé odpustky všeho druhu, lobbistická a zase jenom lobbistická ekonomika, nic víc, nic méně. Ve všech zemích, kde se vydali touto cestou, to špatně dopadlo nebo jsou na nejlepší cestě k tomu, aby to špatně dopadlo. Dalším důležitým aspektem je narovnání tržního prostředí v české ekonomice, neboť poctiví podnikatelé v různých oborech ekonomiky nejsou schopni konkurovat těm, kteří řádně neplatí daně. Řada podnikatelů, která řádně plní své povinnosti vůči tomuto státu, apeluje na zavedení opatření, které by jim umožnilo obstát proti konkurenci, která daně neplatí. Nevím, kde ta řada podnikatelů je. Pokud vím a co byly provedeny průzkumy veřejného mínění mezi podnikateli, tak drtivá většina jich s tím nesouhlasí.

A není toto tvrzení pravda. Průzkumy veřejného mínění. To tady povídali ti různí předsedové různých komor, hospodářské komory a dalších, kteří říkali, jak za tím stojí apod. Je zajímavé, že skutečně jsou podnikatelské komory, kde jejich vedení nehájí zájmy vlastních členů. Ale možná, až na to sami členové přijdou, tak pak s nimi udělají krátký proces. Zase se to tady opakuje donekonečna, jak prostě naše ekonomika je na tom špatně, prostě je nekonkurenceschopná, protože někdo neplatí daně a tak.

Vašim prostřednictvím panu kolegovi Komárkovi. Možnost daň nepřiznat s sebou nese též možnost snížit cenu zboží či služby, a tím získat neoprávněnou podnikatelskou výhodu vůči konkurenci v boji o zákazníka.

Nepoctivým subjektům tak nelze zcela zabránit ve vzniku této neoprávněné majetkové výhody získané na úkor řádných daňových poplatníků.

Dámy a pánové, já pro tuto chvíli, abych dal příležitost schválit program schůze, vystoupit dalším řečníkům se svými stanovisky, toto přeruším. Předpokládám, že budu mít dostatek času. Nedokončil jsem ani stranu 3. Případně bych poprosil o schůzku se zpracovateli tohoto materiálu a dohodl s nimi postup, aby materiál nebyl natolik redundantní, a domluvil se s nimi, abych příští vystoupení zkrátil, co lze vypouštět pro opakované uvádění informace, a přitom nezkreslil tento zajisté v dobré víře sepisovaný materiál, či slohové cvičení. Takže já bych vám těm, co poslouchali pro tuto chvíli poděkoval za pozornost a budeme pokračovat příště. Děkuji. Já děkuji, pane poslanče. A dalšího přihlášeného mám pana poslance Faltýnka, připraví se pan poslanec Petr Fiala. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo.

Je to procedurální návrh.

Dovolte, vážená paní předsedající, abych vznesl protest, a jeli to procedurálně možné, pak i veto dvou poslaneckých klubů, neboť hlasovat o programu schůze, aniž proběhla rozprava o programu schůze a jednotliví řečníci mohli vznést argumenty, proč má, či nemá být tato schůze schválena, podle mého názoru není možné a odporuje parlamentní proceduře. Dříve, než zahájím hlasování, všechny vás odhlásím a poprosím, abyste se znovu přihlásili svými kartami. Pane poslanče, nemáte přednostní právo... ano, tak prosím.

Já bych poprosil, aby bylo odcitováno ono usnesení Poslanecké sněmovny, na které se pan poslanec Faltýnek odvolává, protože jinak toto hlasování pokládám procedurálně za zcela nemožné. Nemáme schválen program schůze, není možné dávat tyto procedurální návrhy. Takže prosím, z čeho vycházíte? Ano, já toto usnesení přečtu.

Článek jedna Poslanecká sněmovna se může usnést, že v určitém čase nebude hlasováno a hlasování o podaných návrzích proběhne ve stanovenou dobu. Článek dvě stanovisko poslaneckého klubu, na které se nevztahuje omezení řečnické lhůty podle § 59 odst. 1, lze přednést za poslanecký klub k projednávanému bodu pouze jedno.

Doručování sněmovních tisků § 120d podá poslanec písemný návrh tak, že jej v listinné podobě předá zpravodaji a nechá rozdat prostřednictvím Kanceláře Poslanecké sněmovny všem poslancům do ukončení rozpravy. Miloš Zeman, vlastní rukou, předseda Poslanecké sněmovny, Jiří Karas, vlastní rukou, ověřovatel Poslanecké sněmovny. Takže tímto jsem...